Děkuji za slovo.

V době, kdy dojednáváme podmínky, a víme všichni, že v Evropě je otázka zemědělství a přerozdělování obrovského množství peněz poměrně klíčová, a ministři za mnou zcela určitě dobře vědí, že zastupujeli stát ministr, anebo náměstek, je to na každé radě ministrů významný rozdíl a všichni se na to dívají významně jinak.

Dnes tedy Agrární komora k tomu asi mlčí, možná už má jiné informace. Nicméně ministr zemědělství se evidentně příliš neúčastní debat na toto téma.

To byla faktická poznámka poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tak když je to taková přesná cifra, tak předpokládám, že k takové přesné cifře se došlo nějakou přesnou studií nebo nějakým přesným propočtem.

Takže milá vládní koalice, když se vám to hodí, tak pokud se týká o daně, o to, že říkáte, že daně nezvyšujete, jak už bylo tedy odhlasováno při jiném zákonu, že ty daně měly klesnout, a vy jste to zrušili, takže říkáte, že jste je nezvýšili, ale v podstatě jste ten stav změnili. Takže když se vám to hodí, tak ten stav kontinuálně nepokračuje, a když se vám to hodí, tak pokračuje. To je fantazie.

Prosím ale faktická poznámka pana zpravodaje Miroslava Kalouska. Ano, pane předsedající. Obecně má pan poslanec Bendl samozřejmě pravdu, že účast náměstka nebo účast ministra znamená na radách Evropské unie úplně jinou váhu a prestiž.

Já jsem tady jednu odpověď nabídl. Zisky Agrofertu jsou poslancům vládní koalice přednější než závazky České republiky vůči Evropské unii.

České přísloví Kdo si počká, ten se dočká.

Pochopil jsem to dobře. A znovu se zeptám, abych to dobře pochopil.

2: Důvodem navrhované změny je omezit omezit říkám, na rozdíl od toho, co říká pan ministr Jurečka možnost dodavatelů pohonných hmot plnit si svoji povinnost dle odst. 1 uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo dodáním čistého biopaliva nebo směsného paliva, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, na daňové území České republiky.

Byli jste proti. Tak to je rozpor mezi těmi dvěma tisky. A je to váš materiál, to není materiál opozice.